Zahajuji hlasování.

V hlasování číslo 10 je přihlášeno 171 poslanců a poslankyň, pro 164, proti 2. Zopakuji, o čem hlasujeme.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh? Ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Proti?

Návrh byl přijat. Poprosím o klid všechny přítomné, ať víte, o čem hlasujeme.

Návrh byl přijat. Nyní za tento již zařazený bod, právě hlasovaný bod 75, bychom hlasovali o bodu 76, což je sněmovní tisk 179. Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Zahajuji hlasování o tomto pevném zařazení bodu a ptám se, kdo je pro?

Návrh byl přijat.

Prosím, abyste se opětovně přihlásili svými kartami. Nyní tedy hlasujeme zařazení nového bodu, jakmile se počet přihlášených ustálí, což se stalo právě nyní. Takže zahajuji hlasování o tomto novém zařazení bodu. Ptám se, kdo je pro? Ať stiskne tlačítko a zvedne ruku.

Návrh byl zamítnut, nebudeme tudíž ani hlasovat o pevném zařazení bodu. Další návrh zazněl od pana poslance Nováka, opět zařazení nového bodu, a jedná se o bod s názvem Nemorální jednání a zneužití Poslanecké sněmovny Parlamentu členem předsednictva STAN Stanislava Polčáka v kauze Vrbětice. Nejdříve hlasujeme o zařazení samotného bodu. Já tedy zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro zařazení tohoto bodu? Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut, a není tedy možné hlasovat ani o zařazení pevném. Mám tady sice faktické poznámky, ale předpokládám, že jsou to jenom opožděná hlasování. Nyní tedy jsme se vypořádali s návrhem pana poslance Nováka a zbývá nám několik návrhů od pana poslance, předsedy Výborného. Jedná se o zařazení volebních bodů, a to za bod číslo 86.

Ale myslím si, že se nejedná... Jeden blok hlasování, nebude vám to vadit? Není proti tomuto postupu námitka.

Jedná se tedy o pevné zařazení těchto deseti bodů v tomto bloku za sebou, jsou to volební body, a za bod 86, což znamená na příští jednací týden. Zahajuji hlasování o předloženém návrhu, o celém tomto balíku, a ptám se, kdo je pro?

V hlasování číslo 17 je přihlášeno 171 poslanců a poslankyň, pro 87, proti 8. Návrh byl přijat.

Nevidím žádnou námitku.

Děkuji a předám řízení schůze.